Zaprvé, první poznámka.

Právě naopak. V okamžiku krizí přichází vyšší volební účast. V okamžiku střetnutí o zemi z jakéhokoli důvodu přichází vyšší volební účast.

Myslím, že občané mají na výběr nekonečně mnoho variant, jak se ukazuje tady v této Sněmovně.

Samozřejmě závisí na tom, jak se rozhodne tato Poslanecká sněmovna, ale já ho opravdu pokládám za chybu, za přistupování na hru na závist.

Ale v okamžiku, kdy budeme bičovat donekonečna sami sebe, případně jiné politiky, případně jiné zastupitele, případně rozhodování voličů, že je úplně hloupé a podobné nápady, tak ano, tam bude pirátská strana nejhlasitější. Myslím, že ti, kteří jim v tom pomáhají, pomáhají jim takové návrhy předkládat, dělají velikánskou chybu. Děkuji za pozornost. To je v tuto chvíli...

Dlouhodobě se ukazuje podle výzkumů veřejného mínění, že největší důvěru mají občané ve své komunální politiky, starosty, starostky, obecní a městská zastupitelstva. Nejmenší v Poslaneckou sněmovnu. Komunální volby máme těsně za sebou.

Nějak to nevychází. Nějak to nevychází, taková ta přímá úměra, že čím větší důvěra, tím vyšší volební účast. Tady vidíte, že to není pravda. Když se podíváte bez stranického trička na výsledky komunálních voleb, tak zjistíte, že úspěšní starostové velmi často obhajují bez ohledu na stranické tričko.

A teď najednou z těch starostů, místostarostů či uvolněných, kteří jsou současně poslanci, děláme někoho, kteří by za to neměli brát odměnu. A já nechápu proč. A netvrďme si, že když voliči volí v komunálních volbách, že nevědí, kdo je kandidát na starostu. Ano, občas se to stane, že nakonec je stranou či hnutím nominován někdo jiný, ale to jsou velmi ojedinělé případy.

To není úplně zdravé. To si řekněme otevřeně.

Jsou taky obce, kde se nemohou konat komunální volby, protože v té obci se nenajde ani dostatečný počet zájemců o tuto nelehkou práci. Mnozí z nás mají zkušenost z komunální politiky a tady to málokdy zaznívá.

A mnozí z nich jsou velmi úspěšní starostové menších či malých obcí.

Tak těm budete říkat ty nehoráznosti, které tady říkáte dneska? Poslední poznámka, neberte to jako politický útok, ale jako konstatování faktu.

Výsledek je jiný. Já to plně respektuji, ani to nekritizuji. Skutečnost je úplně jiná.

Nevidím nikoho, končím tedy obecnou rozpravu.